V tom není žádný rozdíl.

Nic takového tam není.

Žádný. Já jsem jenom řekl, že to, že to je pozdě, je vaše vina a že si myslíme, že lepší přístup by byl ten, který jste neprosadili ve vládě jako sociální demokraté. Nic jiného jsem neřekl. Tak si můžete vyprošovat, co chcete.

S tím já souhlasím, že je to legitimní přístup, legitimní návrh.

Nyní pan poslanec Kalousek také k faktické poznámce. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Slibuji, že naposledy k tomuto tématu. Chtěl bych se ohradit proti argumentu pana předsedy vlády, že ta diskuse o tom, že přidávat by se mělo všem stejně, je reflexí dočasných úsporných opatření, která byla po přechodnou dobu legislativy schválena.

Prostě to tady existuje, ten názor tady vždycky existovat bude. Ale nebyla to reflexe na některé naše úsporné kroky. Je to trvale přítomný názor.

Děkuji vám, pane předsedo. Nyní paní poslankyně Chalánková. Máte slovo. Ještě znovu opakuji, že snížená úsporná valorizace, která byla prosazena minulou vládou, bylo pouze dočasné opatření. Je pravdou, že se skutečně opírala pouze o valorizaci, která je stanovena na základě jedné třetiny průměrné mzdy a jedné třetiny inflace. Prosadili jste tedy celou inflaci. Ale uvědomme si, že každý rok tohoto úsporného opatření přinesl do rozpočtu minimálně 7 miliard korun, kolem 7 miliard korun, které jste měli třeba pro tento rok k dispozici. Takže určitě se vám mohly dobře hodit. Takže nám u toho také nebylo lehko, ale museli jsme taková úsporná opatření dělat i z toho důvodu, že jsme ušetřili na dluhové službě a obsluze státního druhu, a tím pádem jsme mohli lépe financovat státní rozpočet. V současné situaci všem přeji krásné důchody, všem přeji krásné příjmy. To určitě ano. Ale je potřeba si uvědomit, že pořád čerpáme dluh, financujeme ze státního dluhu, a tento dluh budou platit naše děti a příští generace. A to je to hlavní. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Seďa. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím bych chtěl paní kolegyni Chalánkové říct, že to bylo právě o tom, že vy jste šetřili na těch nejpotřebnějších, vy jste šetřili na těch seniorech.

Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy. Je tomu tak. V tom případě končím obecnou rozpravu. Zaznamenal jsem návrh na zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů. Předtím než dám hlasovat, se táži na závěrečné slovo. Máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji, pane místopředsedo. Jenom stručně dvě reakce a potom k tomu průběhu. Dočasné opatření na tři roky sice bylo dočasné a vrací se, ale dopady toho dočasného opatření jsou trvalé, neboť to snížení je základem pro nižší valorizaci.

Já mám radši vrabce v hrsti než holuba na střeše. Jinak tedy rekapituluji. Navrhuji, abychom hlasovali o přidělení tohoto tisku výboru pro sociální politiku. A pak bych chtěl konstatovat, že můžeme dneska z této místnosti odejít a vědět, že v prosinci žádný vánoční dárek naši důchodci nedostanou, protože se k projednávání tohoto tisku dostaneme tak, že ve Sbírce zákonů, ať bude mít jakoukoli formu, se dopracujeme zřejmě až v příštím roce. Není tomu tak. Budeme tedy nejprve hlasovat o zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh na zkrácení lhůty na projednání byl přijat. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve tedy rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Neeviduji žádný návrh.

Máme hlasování s pořadovým číslem 17, přítomných poslankyň a poslanců je 174, pro návrh 160, proti 1. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Zaznamenal jsem, pane poslanče, váš návrh, aby byl přikázán výboru pro sociální politiku, ale ten byl nyní schválen jako garanční výbor. Není tomu tak. V tom případě konstatuji, že tento tisk byl přikázán výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Končím projednávání tohoto bodu.